Eviduji vaši žádost o odhlášení.

Grémium Poslanecké sněmovny navrhuje zařadit do pořadu schůze nový bod, je to sněmovní dokument 139, je to Návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady a tento nový bod zařadit do bloku Zprávy, návrhy a další body.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Nyní budu číst návrhy, které zde zazněly na začátku, v úvodu schůze, a poprosím předkladatele, aby mě případně opravili, kdybych nečetl správně to, jakým způsobem načetli své body. První návrh zazněl od Tomia Okamury a zní Zdražování, inflace a hrozba ekonomické krize v České republice. Je to nový bod a v případě, že bude odhlasován, budeme hlasovat o jeho pevném zařazení. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 3, přihlášeno je 191 poslankyň a poslanců, pro 20, proti 99. Tento návrh byl zamítnut. Půjdeme tedy k druhému návrhu, také od Tomia Okamury, a je to nový bod s názvem Nouzová opatření a jejich vliv na ochranu zdraví občanů ČR. Je to nový bod.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Dále třetí bod od Tomia Okamury a je to bod Výzva vládě České republiky ve věci pokusu eurokomisařky Heleny Dalliové o zrušení Vánoc. Je to nový bod. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 5, přihlášeno je 191 poslankyň a poslanců, pro 22, proti 76. Tento bod nebyl přijat.

Je to nový bod zařazení na program. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl také zamítnut. Pak zde máme pár návrhů od pana poslance Marka Bendy.

Kdo je proti tomuto návrhu?

To znamená, vyslovili jsme souhlas, že vyřadíme z dnešního projednávání bod číslo 8.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

A třetí návrh Marka Bendy je zařadit nový bod. Nejprve ho přečtu a v případě, že návrh projde, dáme jeho pevné zařazení.

Kdo je proti tomuto návrhu?

A druhé hlasování je návrh, aby tento bod byl zařazen jako první bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, aby tento bod byl jako první na dnešní schůzi? Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zařazen jako první bod této schůze.

Bod jsem přečetl. Kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze? Kdo je proti?

Tento bod byl zamítnut.

Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program této schůze? Kdo je proti tomuto návrhu?